Pak se ale ještě bavíme o samonabíjecích zbraních vojenského vzhledu, jak je definuje směrnice, která je chce zakázat. Tady jsem nikde nenašel jediný reálný důvod, proč chce Komise tyto zbraně zakázat.

To všechno jsou legální zbraně, ke kterým se v Evropské unii může dostat jen držitel zbrojního průkazu nebo obdobného dokladu v zahraničí, který se možná jmenuje jinak než ten náš zbrojní. Všechno to jsou zbraně, na kterou každou jednu konkrétní musí vydat příslušný útvar policie povolení k nákupu a která je každá jedenkrát registrována a pravidelně kontrolována a testována policií. Teroristé tyto zbraně nemají a nepoužívají. Dovolte mi v závěru svého vystoupení, abyste, vážené kolegyně a vážení kolegové, měli jistotu, že mým cílem není obstruovat ani dostávat, vás členy vládní koalice, do nějakého diskomfortu. Já vám navrhnu usnesení, které vám teď přečtou, a pokud by se vám to usnesení líbilo, jsem připravena třeba ještě o nějaké pauze se s jednotlivými kolegy domluvit na nějakých úpravách, ať víte, když mi ten bod zařadíte, co bychom tady schvalovali. Já to opravdu považuji za důležité a myslím si, že toho času dávat to sem v tom týdnu před svátky, kdy tady máme celou řadu třetích čtení, já nevím. Já si myslím, a slibuji, že já už bych k tomu nijak zásadně nevystoupila, že kdybyste to zařadili, tak za sebe říkám, že můžeme pouze hlasovat o tom usnesení, které si vám dovolím teď přečíst, a skutečně, moc vás prosím, neberte to na lehkou váhu a podpořte mi ten návrh na zařazení na dnešek jako bod ideálně první bod, ale kdyby už jiné body byly zařazeny, tak jako bod následný. Kdyby to dneska neprošlo, tak zkusme to navrhnout na program dvacátého sedmého, dvacátého osmého, a ještě je schůze dvacátého devátého

Ano a dnešek.

Děkuji za upřesnění. A dovolte mi, abych vám tedy v závěru přečetla návrh usnesení, abyste v případě, že to zařídíte, věděli, o čem bychom hlasovali. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke zpřísnění podmínek pro kontrolu, nabývání a držení zbraní a střeliva navrhovanou směrnicí Evropské komise:

Škoda, že mně dva předsedové klubů neposlouchají, pane předsedo Poslanecké sněmovny. Já prosím, abyste nediskutovali mimo mikrofon. Prosím pány předsedy a pana poslance, aby ukončili tu debatu a umožnili paní poslankyni přečíst usnesení. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise zasahovala do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje podporu vytvoření všech funkčních opatření, která povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení a jinou manipulaci se zbraněmi a střelivem. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise v reakci na tragické události spojené s teroristickými činy v Paříži perzekvovala členské státy a jejich občany neoprávněným zpřísněním legálního držení zbraní střeliva. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky deklaruje, že každý občan České republiky, který splní stanovené zákonné podmínky České republiky, má právo držet zbraň, a odmítá represi zákonadbalých občanů České republiky. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá plnit zcela vágní opatření Evropské komise, která vedou k potlačení práv občanů České republiky.

Tohle je návrh usnesení, o kterém jsem připravena se ještě s některými z vás, kteří o to mají zájem, bavit. A skutečně vás moc prosím o podporu tohoto návrhu a slibuji, že ten svůj dlouhý úvod, který jsem tady teď měla, nebudu opakovat. Mým cílem není tedy obstruovat, skutečně tento zákon považuji já za velmi zásadní. Ano. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne. Než budeme pokračovat v projednávání dalších bodů, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily.

Budeme pokračovat. Paní poslankyně Jana Černochová má další přihlášku a je to téma zařazení nového bodu porušování nebo porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla požádat vedení Poslanecké sněmovny, aby posoudilo věc, která se tady stala včera, která mi není příjemná, a bohužel tady není ani předseda bezpečnostního výboru, aby na to reagoval. Chtěla bych zařadit tuto věc do programu právě z toho důvodu, aby na to mohl pan předseda výboru reagovat, protože když nemá přednostní právo, tak nemůže vystupovat v rozpravě při schvalování programu. Tady skutečně došlo k tomu, že byl svolán výbor pro bezpečnost na úterý. Je tady usnesení , které si můžete všichni přečíst, je ověřeno ověřovatelem výboru panem Richardem Dolejšem, je podepsáno předsedou výboru panem Romanem Váňou. Dovolte mi, abych vám ho přečetla.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na návrh předsedy výboru Romana Váni

II. pověřuje předsedu výboru, aby v dohodě s místopředsedy výboru stanovil podrobnosti pořadu 23. schůze výboru podle výsledku prvního čtení v Poslanecké Sněmovně. Přehrála jsem si i stenozáznam.